A zdravotnický lékový záznam je z mého pohledu další zdravotnická dokumentace. Ne co řekl pacient, ale co je ve zdravotnické dokumentaci.

Prostě musím říct, proč jsem postupoval, jak jsem postupoval v tom případě, k čemu směřuje ten spor. A znovu opakuji to, co jsem tady několikrát řekl.

Já nechci teď odpověď. Já se nechci dostat do situace, že bude někdo z nás sedět u soudu jako soudní znalec a bude tam doktor, který bude vysvětlovat, proč nepostupoval podle lékového záznamu, a věřil pacientovi, který se zmýlil, a jak si tedy jinak než tím, že se zeptá pacienta, ověřil ve zdravotnické dokumentaci, že ty léky, co jsou v záznamu, nebere.

Já jenom znovu opakuji, nepodceňme to a prosím, ať je toto vyřešeno.

Mockrát děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl jen na závěr této debaty požádat naopak o podporu návrhu kolegy Profanta a klubu Pirátů pro optin přístup, to znamená pro to, aby občané sami rozhodli o tom, jestli chtějí skutečně zpřístupnit extrémně citlivé údaje o svém zdravotním stavu poměrně široké skupině osob. My si prostě myslíme, že ochrana soukromí má v této věci přednost a že by velmi výrazně motivovala stát, aby udělal ten systém uživatelsky co nejpřívětivější.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já velice krátce.

A tomu se my právě bráníme. Děkuji.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Zkusím odpovědět aspoň na některé z těch věcí, které tady zazněly a kde ta odpověď zatím úplně nebyla. Ohledně vystoupení z toho systému a tady bylo několikrát řečeno, aby to bylo jednodušší. Já musím říct, že tak, jak ten návrh s tím počítá, tak z mého pohledu je to velmi jednoduché, protože ten návrh předpokládá několik cest.

Stačí napsat dopis rukou.

To je samozřejmě jasné, že musíme mít nějakou garanci, že jde skutečně o toho daného člověka. Vy tady hovoříte o tom, že se bojíte zneužití, ale my přece nemůžeme dopustit to, že kdokoliv napíše někam dopis nebo nebude to jakkoliv ověřeno, že to je skutečně ten člověk, a někdo rozhodne o tom, že ten člověk z toho systému tedy dal souhlas vystoupit.

To jednoznačně dokladují data, která jsou nezpochybnitelná.